Děkuji. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není a není ani nic, co bychom nyní měli rozhodnout hlasováním, tedy končím druhé čtení tohoto návrhu.